Pořád jsem se nedozvěděl, jestli tedy všechno proběhlo v tom ohnisku od začátku do konce tak, jak mělo, nebo neproběhlo.

Je to odborná záležitost.

A to jsou všechno odborné věci, které sem asi nepatří, ale myslím si, že jsou zajímavé, a doufám, že o nich budeme diskutovat. Ohnisko epidemie v České republice s tím nemá vůbec smysl dávat dohromady.

To bych chápal, kdyby to takhle stát vnímal. Ve světle toho mně uniká, proč pořád ještě některé úřady mají kvůli covidu omezený provoz. Já budu jmenovat Městskou správu sociálního zabezpečení Brno, která nefunguje.

Já jsem se nedozvěděl, kdo toto má organizovat, jestli tedy hejtman, nebo ministerstvo, nebo krajská hygienická stanice, a jak. Poté co jsou pacienti nebo podezřelí, ti, které chceme testovat, vytření, tak ty vzorky musíme vyšetřit. Jsou přístroje, které to zvládnou za hodinu, jsou přístroje, kterým to trvá tři hodiny, nicméně kapacita těch přístrojů je omezená, ty přístroje zvládnou 24 vzorků, 48 vzorků, nějaký počet vzorků, a pak tedy tři hodiny testují.

Pane poslanče, já vám rozumím.